Já bych si dovolil využít přednostního práva.

Takže my jsme si tady vytvořili tu skupinu lidí, kteří potenciálně nebudou mít na nájem, protože prostě ty peníze nemají.

A dneska tady říkáme, že jsou to ti, kteří nás nejvíc zajímají.

Druhou věc zaplatí jídlo, energie třeba počkají.

Prostě znejisťujeme další skupiny lidí, protože těm potřebným jsme nepomohli v první řadě. A možná si jich vyrobíme celou další řadu tímto opatřením.

Návrh znemožňuje podání výpovědi z důvodu neplacení nájmu v rozhodné době. Pokud se tedy nájemce dostane v rozhodné době do prodlení, bude mu dlužná částka narůstat o úrok z prodlení, a to až do úplného zaplacení dluhu. Pronajímateli nic nebrání domáhat se následně zaplacení nájmu u soudu. Dlužný nájem spolu s úrokem z prodlení tak může narůst o náhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení, což by pro většinu nájemníků bylo naprosto likvidační.

A nyní mi dovolte zmínit některé negativní dopady na pronajímatele. Rovněž nemalá část pronajímatelů se může dostat do ekonomických problémů. A dojdeli u majitele právě v důsledku těch mimořádných opatření k výpadku jeho vlastního příjmu, dostává se také do neřešitelné situace, tak jak se tomu může stát u nájemce. Sám pak nebude schopen splácet úvěr. A dá se předpokládat, že může dojít k poklesu cen. On bude nucen byt prodat, a to pod cenou.

Děkuji. Dobrý podvečer, nebo už večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové.